Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky při řízení společností ovládaných státem /sněmovní tisk 167/ prvé čtení

Je to usnesení Poslanecké sněmovny číslo 632. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 167/1, a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Miroslav Kalousek a zpravodaj pro prvé čtení poslanec Ivan Pilný. Než otevřu přerušenou obecnou rozpravu, táži se, zda za navrhovatele chce vystoupit pan navrhovatel Kalousek. Prosím, můžete vystoupit. Nechci vystupovat za navrhovatele, protože jsem vystupoval při předkládání tohoto bodu před rokem. Chci vám dojatě poděkovat, kolegové, že po roce, kdy byla přerušena rozprava v prvním čtení, se můžeme k tomuto bodu vrátit. A až někdy budeme vést diskuse o tom, kdo komu blokuje jaký zákon a jaké děláme obstrukce, tak si prosím pěkně vzpomeňme, že před rokem jsme přerušili diskusi v prvním čtení tohoto návrhu zákona. Táži se, zda pan poslanec Pilný chce vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jenom stručně, protože opravdu uplynul rok, zopakuji důvody, které mě povedou k tomu, že navrhuji zamítnutí tohoto zákona už v prvním čtení. Bylo řečeno při zdůvodňování tohoto návrhu, že je to návrh jednoduchý. S tím lze souhlasit.

Máte k dispozici stanovisko vlády, které říká, že tento zákon porušuje elementární pravidla tvorby právních předpisů, protože nesmí být nepřímou novelou jiných zákonů. Těch zákonů je tam vyjmenováno celkem sedm. Dále jsou uvedeny důvody, které zakládají neslučitelnost s právem Evropské unie. Jsou pominuta základní fakta, která definují, co to vlastně je u obchodních společností majetková účast, jak má být charakterizována. A také z toho návrhu zákona ani z důvodové zprávy není zřejmý předmět nebo koordinační a metodické funkce, které má tento zákon plnit. Dál musím říct, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v řadě komodit zodpovídá za strategii státu. V těchto komoditách operují i nestátní společnosti a ve svém důsledku by stát mohl být obviněn z porušování pravidel volné hospodářské soutěže, a to nejen na území České republiky, ale i na území Evropské unie. Z tohoto důvodu opakuji, že navrhnu zamítnutí tohoto zákona už v prvním čtení. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které eviduji přihlášeného pana poslance Snopka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Právě na základě tohoto zákona jsem dospěl po roční úvaze k tomu, že jestliže jsem v loňském roce dával návrh na vrácení k dopracování tohoto zákona, domnívám se, že právě ve vazbě na tento zákon bychom měli dát šanci tomuto zákonu a dopracovat jej jako doplnění již uvedeného vládního návrhu zákona. Dobře, děkuji vám, pane poslanče, já si to eviduji. Nyní tedy pan předseda Kalousek. Já nechci dlouho zdržovat, aby se dostalo ještě na další návrhy zákonů, které nečekají kratší dobu, také čekají zhruba rok. Jenom stručnou reakci na pana zpravodaje. Nepřímá novela není zapovězený krok.

Nikdo nesmí být vlastníkem jak zdroje, tak přenosové soustavy.

Ministerstvo financí má úkol jiný.

Říkám to proto, aby to nevypadalo, že je to lex Babiš nebo lex Mládek.